Dámy a pánové, kromě zásadních selhání v hospodářské, sociální, a zejména energetické politice, kromě tápání a nečinnosti prakticky ve všech rezortech, kromě viny za zhoršení všech důležitých ekonomických ukazatelů a životní úrovně širokých skupin obyvatel, které nemá v našich moderních dějinách obdoby, je důležitým a možná i klíčovým důvodem pro okamžitou rezignaci této vlády její fatální nezpůsobilost k vládnutí, její naprostá neschopnost a nekompetentnost ke správě státu, postupný rozvrat důležitých státních institucí, čistky na všech úrovních státní správy a samozřejmě prorůstání vládního hnutí STAN, a tím zprostředkovaně i celé vlády, s mafií a organizovaným zločinem.

A dokonce, přestože se to ukazuje být jasným rizikem pro funkčnost a nestrannost bezpečnostního aparátu, ponechává v gesci formálního předsedy tohoto hnutí Rakušana důležitý rezort vnitra. Dnes se představitelé koalice vítězně usmívají a vzájemně si tleskají za to, jak se skvěle vyřešila naprosto neslýchaná aféra se jmenováním Petra Mlejnka ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace, tedy civilní rozvědky, právě ministrem vnitra Rakušanem. Mohli jsme v té souvislosti dokonce slyšet i prohlášení, že když pan Mlejnek rezignoval, padají dokonce veškeré důvody k hlasování o vyjádření nedůvěry pětikoaliční vládě. Ale je to právě naopak. Aféra Mlejnek včetně včerejší rezignace jejího protagonisty, která je přímým pokračováním a jakýmsi prozatímním vyvrcholením kriminální kauzy hnutí STAN Dozimetr, je něčím, co je pro současnou vládu naprosto typické, co je jejím nejhorším rysem a co je i oním rozhodujícím důvodem pro nutnost jejího odstoupení.

Ale skutečnost, že Petr Mlejnek musel nakonec odstoupit sám, když, byť velmi pozdě, vyhodnotil situaci jako neudržitelnou, že jej neodvolal ihned poté, co vyšly najevo první závažné informace o jeho nezpůsobilosti vykonávat tento klíčový bezpečnostní post sám ministr Rakušan, anebo že nezasáhl premiér, je sama o sobě nejtvrdší obžalobou současné vlády s vysvědčením o jejím vrcholném amatérismu kombinovaném s egoismem, arogancí a cynismem nejhrubšího zrna, který se neštítí hazardovat s naší bezpečností a paralyzovat naše tajné služby.

Pracuje tam spousta slušných, zodpovědných lidí, a to, co se tady stalo, přímo ohrožuje bezpečnost našeho státu, a dokonce bezpečnost zaměstnanců té služby. Jsem přesvědčen, že nemůžeme prostě na místo šéfa služby někoho nominovat podle nějakých esemesek, doporučení, které ani, jak se ukázalo, nepřišly ani na mobil ministra vnitra, ale že to musí mít úplně jiný postup. Že tak závažné věci, jako jsou tajné služby, musí mít nějakou koncepci. Že lidi na tato místa se musí dlouhodobě vychovávat.

A myslím, že už by se to nikdy nemělo opakovat.

To byla ta kauza.

Není to pravda! Ale vážně.

To by byl šéf služby, to by byla bomba pro Českou republiku! To by byl vydíratelný člověk pro celý svět! No, to jsou neuvěřitelné věci a říkám, že to je bezprostřední ohrožení státu.

Tak jenom abyste to věděli, že to je opravdu pravda, že si to nevymýšlíme, že za chvilku vymění i vrátné tady. Přes halasné proklamace nemají k našemu státu sebemenší úctu a odpovědnost a to je snad ještě horší než skutečnost, že vstoupili do této vlády zcela odborně nepřipravení. A to nám už rok předtím tvrdili, že všechno mají nachystáno, připraveno a přijde změna. Změna opravdu přišla, ale bohužel k horšímu. Představitelé současných vládních stran, když byli ještě v opozici, opakovaně prohlašovali, že státní aparát má být profesionální a nedotknutelný a že po svém nástupu k moci na rozdíl od jiných, těch před nimi, nebudou dělat žádné velké výměny na vysokých odborných a úřednických postech a podobně. A skutečnost?

Takže skutečně žádné čistky.